Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně, která už tam je. Rovněž prosím pana zpravodaje garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím pana poslance Pletichu, aby se usadil vedle paní ministryně.

Zeptám se paní ministryně, zda si v této fázi přeje vystoupit. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, o vládním návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek jsme již jednali ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářském výboru a také ústavněprávním výboru. V lednu proběhlo jeho druhé čtení v Poslanecké sněmovně, kde byly předneseny další pozměňovací návrhy, a poté byl návrh opakovaně projednán v garančním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dovolte mi tady z toho místa poděkovat všem poslancům, kteří se podíleli na vypořádání a na komunikaci ohledně pozměňovacích návrhů. Jsem si vědoma toho, že i garanční výbor, jeho druhá část byla svolána nestandardně, a to na úterý od sedmi hodin. Jsem za to velmi ráda i paní předsedkyni a vedení tohoto výboru. Ráda bych připomněla, že tento zákon je velice důležitá norma pro celou Českou republiku. Cílem zákona je zajistit férová pravidla pro výběr dodavatele. Právě spravedlivou a rovnou soutěží lze dosáhnout hospodárnosti a efektivity ve veřejných investicích. Ráda bych zmínila, že tento zákon zde předkládáme z jednoho klíčového důvodu, a to transpozice tří evropských směrnic o zadávacím řízení a o přezkumném řízení, kde do 18. dubna by všechny členské státy měly mít svou legislativu v účinnosti. Návrh zákona velmi výrazně snižuje byrokracii, a to jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele. Zároveň budou zadávací řízení výrazně flexibilnější. Posílíme pružnost, ovšem samozřejmě také přinášíme posílení odpovědnosti zadavatele. A na druhou stranu zákon je určen hlavně těm, kteří chtějí zadávat hospodárně a efektivně. Předložený návrh byl podroben při přípravě a při předchozím projednávání ve výborech velice silné diskusi, za kterou všem děkuji. Přestože u veřejných zakázek existuje mnoho protichůdných zájmů, názorů a samozřejmě i zájmových skupin, tak musím říci, že naše snaha směřuje a vždycky od začátku vlastně existence a psaní tohoto zákona směřovala k tomu, aby pravidla byla vyvážená. Na jednu stranu silně naplňuje zásadu transparentnosti a zároveň také umožňuje zmíněný pružný postup. Musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatel zákona si je dobře vědomo rizika, že jde o novou normu a lze očekávat opravdu přirozenou nedůvěru úplně od všech, kterým je zákon určen. Tomu samozřejmě nezabráníme, ale budeme se snažit tomu předejít a vysvětlovat a dělat velkou osvětu tomuto zákonu. U menších zakázek pravidla zůstávají stejná. Takže zde nevidíme důvod jakýchkoliv obav. Zadavatelé mohou využít zkušenosti, které již mají ze stávajícího zákona a jeho 22 novel. Neměníme limity pro nejmenší zakázky a zároveň zadavatel v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení, v podstatě tam zůstávají pravidla téměř shodná. A na druhou stranu zadavatelé budou mít mnoho nových možností pro postup. Projednávání ve výborech vyústilo v doporučení výborů zákon schválit, avšak ve znění doporučovaných pozměňovacích návrhů. Já zde pro představu zmíním počty pozměňovacích návrhů, kterými jsme prošli. 13 za hospodářský výbor, 5 za ústavněprávní výbor, 154 za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je garančním výborem. 190 pozměňovacích návrhů pak bylo předloženo na druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Je nutno podotknout, že třetina těchto pozměňovacích návrhů byla téměř duplicitní, takže počet pozměňovacích... V úterý večer probíhalo druhé jednání garančního výboru, který se zabýval všemi předloženými pozměňovacími návrhy a zaujal k nim své stanovisko. V případě většiny návrhů, a za to jsme opravdu rádi a děkuji i jménem Ministerstva pro místní rozvoj, bylo respektováno naše doporučení. V několika případech však bylo zaujato stanovisko doporučující i k pozměňovacím návrhům, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo zásadní nesouhlas. Rozhodnutí samozřejmě však ponechávám plénu Poslanecké sněmovny. Ráda bych zde zmínila, o jaké případy jde. Jedná se o výši poplatků za podnět k antimonopolnímu úřadu. Jste seznámeni s tím, že garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení pozměňovací návrh, který navrhuje zavedení poplatku za podání jednoho podnětu k ÚOHS ve výši deset tisíc korun. Nicméně ta částka se nám zdá vysoká a poplatek je samozřejmě nevratný. Rozhodnutí je na Poslanecké sněmovně.